Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkné dopoledne, vážení členové vlády, zahajuji třetí den 25. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. V tento moment eviduji jednu náhradní kartu s číslem 1, kterou si vyzvedl pan poslanec Tejc. Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně.

Ještě ke mně doputovala jedna omluvenka, dnes od 9 do 13 hodin z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Marta Semelová.